Jako takové se často zneužívá nebo nadužívá, a překročíli jeho používání moji nebo každého z vás osobní míru tolerance, začne mi to slovo být protivné.